Mám v tom naprosto jasno. To vy matete veřejnost! Ale udivuje mě, jak mlčí sociální demokraté k tomu, že nemáme levicovou vládu.

A dneska váš vicepremiér říká, že to není levicová vláda. To si tedy fakt nemyslím a ani to nebudu prosazovat.

Ale zpátky k těm číslům. Já jsem mluvil o plnění rozpočtu za devět měsíců, o nějakém odhadu, jak budou naplněné daňové příjmy za rok 2014, a tvrdím, že budou velmi podobné, stejné neli vyšší než plán na rok 2015. A ptal jsem se, proč ten plán je tak málo ambiciózní. Protože když se podíváte na ta čísla za devět měsíců, tak proti plánu je to skoro o těch 13 mld. vyšší, než plánovala Rusnokova vláda. Pan ministr Babiš má pravdu, že papírově, když se podíváte na tu tabulku ve zprávě ke státnímu rozpočtu, je proti plánu na rok 2014 plán na rok 2015 skutečně o těch 13 mld. vyšší. Tak jako nemůžeme odpovídat, když se zeptám na to, jestli jste zohlednili skutečnost, současně říkáte: my jsme tak dobří, že jsou vyšší daňové příjmy, a proto bude nižší schodek, nebude 112 mld., ale bude možná 80, možná 85. To jsou slova ministra financí, ne slova opozice.

Odpověď je jednoduchá jsou to politické důvody, abyste zhruba za rok mohli říkat podívejte se, není 100 mld., my šetříme. To přece není šetření.

Letos ale byla velká změna.

A současně pan ministr financí říká: já jsem proti těm ministrům bojoval a nedal jsem jim, co vlastně chtěli. Tak já nevím, co je pravda. Dostali ministři všechno, co chtěli, nebo ministr financí uhájil deficit proti těm rozhazovačným ministrům? Já prostě nevím. Já si myslím, že platí za A, ti ministři byli velmi spokojení a dostali, co chtěli, a proto je ten deficit 100 mld., a ne třeba 80, resp. 84, abych byl spravedlivý, protože tehdy to ta média vyčíslila a spočítala a pan ministr Babiš rozdal v těch jednáních 16 mld. Takže kdyby skutečně odolal tlaku svých kolegů ve vládě, tak navržený deficit by nebyl 100, ale 84. Nyní s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl a pan poslanec Černoch. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pardon, pane ministře, moc se omlouvám, s faktickou poznámkou nejprve pan předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane předsedo. Omlouvám se za tu nenápadnost, ale to jsme my, že jsme takoví skromní. Já bych rád vaším prostřednictvím, pane předsedající, drobně reagoval na pana kolegu Stanjuru, který nás nazval extrémní levicí. V tom smyslu, že vše, co je od středu doleva, vidí pravicová strana jako extrémní, by se s tím možná dalo souhlasit, ale slovo extrémní má v české kotlině trošku pejorativní nádech, hned se zvedají různé služby v rámci boje proti extremismu a tak podobně. Co je extrémního na tom, že chceme, aby když se hovoří o rozvoji, se ten rozvoj týkal také těch, co jsou okolo a pod hranicí chudoby? Co je extrémního na tom, když chceme, aby všichni občané měli stejná práva?

My se cítíme levicí autentickou, skutečnou. Na tom přece není nic extrémního. Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče. Já snad pro odlehčení bych se přimluvil, abychom panu předsedovi Kováčikovi vyhověli.

S další faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

Přátelé, víte, co je strašně dobře? Že normální lidi venku tady ty naše, vaše prázdné politické floskule vůbec nezajímají. To je velmi dobře. Ponechme si je v tomto skleníku, debatujme tady v těchto prázdných politických floskulích, ale ty normální lidi, pane předsedo Fialo prostřednictvím předsedajícího, ty zajímají dobrá nebo špatná řešení, a ne jestli je to pravé, levé, střední, zadní, horní, dolní. Ti lidé už toho mají plné zuby. Zkuste se těch lidí na ulici zeptat, těch vašich pěti procent voličů. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

Byl to váš pan předseda, který nám tady začal prezentovat nějaký další předvolební projev nevím, z jakého důvodu, ale dokážu si to domyslet , kde právě používal všechny ty řeči o tom, jak pomáhal lidem, jak je pravičák se sociálním cítěním a všechny podobné fráze. Já jsem zde vystoupil s velmi důkladným výkladem toho, proč je tento rozpočet špatný, na konkrétních číslech, na konkrétních věcech jsem vám to ukázal. Tuto debatu jste vyvolali vy, tak se nedivte, že na ni nějakým způsobem reagujeme. A poslouchejte nejen mě, to dělejte vždycky, ale poslouchejte občas i svého předsedu, když mluví ve Sněmovně. Nyní nevidím žádnou faktickou poznámku, tak teď s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš.